Tady byly návrhy, které tady byly řečeny panem předsedou Faltýnkem. Chápu, že ty mají asi největší šanci na to, že projdou.

Já to jenom upřesním, protože je tam několik návrhů, takže za pátý bod, první čtení, chráněný účet.

V této situaci by skutečně bylo nemístné, aby došlo ke zvýšení platů ústavních činitelů.

Týká se to tedy jak politiků, tak členů různých rad, tak se to týká představitelů justice, soudců a státních zástupců.

Ústavní soud vyjádřil ve své judikatuře dva základní principy, od kterých by se měla odvíjet úprava, a to zajištění stabilního materiálního zázemí, které je vyjádřeno tím, že soudcům by neměl plat klesat. A druhý princip, že pokud možno, pokud dochází k nějakým změnám, tak by to mělo být pro všechny stejně, jak pro politiky, i pro soudce, tak aby nedocházelo k postihování soudců jakožto jedné z moci v systému dělby moci podle Ústavy České republiky. Je to tedy provizorní návrh, nevíme, co bude za rok. A během toho času, který díky tomu získáme, získáme možnost připravit koncepční řešení, na kterém pracujeme s panem kolegou Nacherem, s hnutím ANO, tak aby se odvíjela výše kompenzace ústavním činitelům od některé objektivní veličiny, například od hrubého domácího produktu, tak aby se valorizovalo v časech, kdy se daří ekonomice, tak aby platy ústavních činitelů tomu odpovídaly, případně podle průměrné mzdy v ekonomice.

Proto si vás dovoluji požádat, abyste umožnili projednání tohoto návrhu, protože je předložen podle § 90 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Kdyby se měla konat trojí čtení návrhu zákona, tak by to znamenalo, že od začátku příštího roku se schválit nestihne.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Pan předseda Stanjura s přednostní právem k pořadu schůze. Děkuji za slovo. Ve výborovém týdnu, sice na řádné schůzi, ale v mimořádném termínu.

Jeden hlas.

Ten návrh zákona se nepovedl.

Myslím, že jsem vůbec nepochopil vystoupení paní ministryně financí, možná proto, že chtěla mluvit jako první, kdy přišla a přesvědčovala nás, abychom ten bod zařadili.

Ale proč ne. Očekával bych, že vláda v této chvíli přijde s nabídkou na politické jednání, sezve zástupce poslaneckých klubů, domluví se na principech, ve kterých se má ten zákon změnit, a pak případně tuto politickou dohodu by měli vládní legislativci přepsat do přesného paragrafovaného znění.